Dnes mají podnikatelé podnikat a pracovat a my jim máme pomoci při stanovení podmínek. Nemají se zabývat administrativou a papírováním, které stojí čas a peníze. V podrobné rozpravě ještě k tomu návrhu řeknu nějaké podrobnosti, ale toto je gros mého pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Já jsem si dovolil oprášit svůj pozměňovací návrh, který jsem podával opakovaně při projednávání předchozích daňových balíčků, a sice zvýšení základní slevy na poplatníka. Budu se opakovat jako u odpuštění odvodů.

Je to samozřejmě opatření, které v dnešní situaci povede k tomu, že spotřebitelé budou více spotřebovávat. To znamená, pokud by tento návrh byl schválen, dá se očekávat menší propad spotřebitelských výdajů, což je samozřejmě důležitá součást hrubého domácího produktu. A jak už jsem naznačil, jsem přesvědčen, že je lepší nechat peníze přímo u lidí než je složitě vybírat a pak přerozdělovat. Ti lidé určitě vědí lépe, než to ví stát, jak se svými penězi naložit.

Dobře víte, že to je návrh, který opakujeme.

Já jsem velmi rád, že se paní ministryně financí i vláda tím balíčkem inspiruje postupem času. Že celou řadu návrhů občanských demokratů opsala, převzala a nakonec jsme je tady i s našimi hlasy odsouhlasili. To je velmi úctyhodné a jsme rádi, že se vláda ekonomickým programem ODS takto postupně inspiruje. Jedna věc, kterou se vláda ještě neinspirovala, kterou ještě neopsala na rozdíl od těch ostatních, je právě i zvýšení základní slevy, kterou tam máme napsánu už řadu týdnů a měsíců. Protože neopsala tuto věc, tak s tím přicházíme sami prostřednictvím pozměňovacích návrhů a věříme, že vláda tak jako u těch předcházejících nápadů a návrhů ODS toto opíše, inspiruje se a dnes pro ten pozměňovací návrh bude hlasovat.

Takže kdo chce přidat lidem více peněz, kdo chce, aby měli více peněz v peněženkách, tak podpoří pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. Milé kolegyně, milí kolegové, chci poukázat na očekávaný problém, který zde na plénu v souvislosti s covidem podle mého názoru ještě nezazněl, nebo aspoň jsem ho ještě neslyšel, a který můžeme elegantně vyřešit v rámci předkládané novely daňových zákonů. Ekonomický propad a existenční problémy firem budou mít přímý vliv i na jejich ochotu darovat na dobročinné účely, na charitu a činnost veřejně prospěšných organizací, mimo jiné i na sociální a zdravotní služby, které jsme v posledních měsících fatálně potřebovali, kde lidé odvedli neuvěřitelný kus dobré práce a které si potřebujeme udržet. Financování mnoha organizací je obvykle vícezdrojové, řada z nich nespoléhá jen na státní dotace, ale dofinancovává svou činnost právě ze soukromých darů.

Doba je ale mimořádná, a proto si myslím, že bychom tyto stabilní a zodpovědné dárce měli dočasně motivovat, aby byli ochotni v této podpoře pokračovat i za ztížených ekonomických podmínek, které je k úsporám nesporně do budoucna budou tlačit. Je to určitě v zájmu nejenom těchto firem, ale i nás všech.

Zdůrazňuji, že jde o opatření dočasné a že jeho cílem není dary navýšit, ale pouze udržet. Samozřejmě že se můžeme bavit o výši tohoto procenta, ale záměrně jsem po konzultaci s řadou organizací zvolil hranici 30 %, kterou osobně považuji za kompromisní a rozumnou. Pokud by prošel tento návrh, resp. tato novela a pozměňovací návrh, který předkládám a který mj. má podporu Asociace veřejně prospěšných organizací, dáme tím šanci desítkám a možná stovkám organizací k přežití, a to navíc těm aktivním a soběstačným, nikoli však jen těm, které mají dárce, které ani v normálních dobách nespoléhají výhradně na stát a státní peníze, ale umějí si sehnat podporu i ze soukromých zdrojů. Děkuji. Prosím, máte slovo.